Hlavní důvod, proč tady ale dneska vystupuji, je ochrana malých lékáren. Ten zákon je šitý na míru velkým lékárnám, těm řetězcům, které mají obrovské, miliardové obraty.

Já také děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Válek.

Děkuji vám. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. S faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda, poté faktická poznámka pana poslance Pávka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezký dobrý den všem.

Jeho volný prodej bude znamenat únik medikace do oblasti, která je, řekněme, sporná nebo jejíž efektivita je pochybná. Děkuji.

Děkuji ještě jednou za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, ke kolegovi Svobodovi. Jsou to prostě kuličky, ve kterých není nic.

Tomu já rozumím. Takže to, co tady bylo řečeno, je v podstatě jenom ochrana byznysu. Já sleduji jiný zájem.

Druhá věc, kterou bych tady chtěl říci.

Děkuji vám. Také děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Adámková. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji. Nikoho nevidím, nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Máme tady určitý systém registrace, určitý systém správního řízení a o tom, jak budou léčiva vydávána, rozhoduje SÚKL v rámci tohoto správního řízení s ohledem na vlastnosti konkrétního léčivého přípravku.